Omlouvám se opět, pane ministře, že vás přerušuji.

Pane ministře, pokračujte.

Dlouhodobá otázka je neřešení personálního stavu, odměňování, sdílení a způsob přidělování pracovní agendy, management lidských zdrojů.

Tady to bylo podáváno tak, že vláda České republiky v pomoci nebyla dostatečně aktivní, dostatečně nekonala, nepodporovala tu formu pomoci. Já to chci jednoznačně odmítnout.

To je historický moment.

Ti ostatní, kteří by mohli slyšet ty odpovědi, je neslyšeli. A pak tady se kladou otázky v situaci, kdy jsme se mohli věnovat už i jiným důležitým tématům, na věci, které před necelými 24 hodinami tady zazněly a byly zodpovězeny. Když tak se podívejte na stenozáznamy ze včerejška.

Děkuju mockrát. Děkuji, pane ministře.

Kolegyně, kolegové, jenom zareaguji, a to z toho důvodu, že jsem zde byl explicitně dotazován. My samozřejmě od počátku té krize a ruského útoku na Ukrajinu jako Ministerstvo pro místní rozvoj ve strategickém týmu řešíme problematiku pomoci regionům a ubytování, popřípadě i nějakého dočasného ubytování, a navýšení těch kapacit.

Tady byla otázka, která se opakovala i v tom dotazu, co se stane a zda hrozí, že k nějakému datu by větší množství lidí najednou již nemohlo využívat ty výhody, nebo respektive pomoc státu ve formě poskytovaného bydlení, a zda v danou chvíli nehrozí riziko, že by tito lidé ze dne na den skončili na ulici, protože by byli odejiti z dočasného ubytování. Já bych chtěl říci, a i tak je koncipován návrh lex Ukrajina V, že jsou tam různá přechodná období, která tomuto, a diskutovali jsme to velmi důkladně...

Děkuji. Myslím, že zhruba 19 000 lidí je teď registrováno v těch řekněme solidárních domácnostech, a samozřejmě i přechod nebo změna podmínek poskytování pomoci k ubytováním má postupný náběh a existuje řada způsobů, jak lze, pokud někdo takovéto ubytování využívá, si dále dojednat prodloužení, pokud to odpovídá jeho finančním možnostem, už zde třeba je zaměstnán v nějakém režimu smlouvy nebo pracovního úvazku, vlastně přejít plynule v pokračování ubytování.